Nyní návrh na zařazení nového bodu. Nikdo ten bod nezpochybnil, nepadlo veto proti tomu bodu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nikdo nezpochybnil, nepadlo veto ani dvou klubů, ani dvaceti poslanců a byl to návrh, který byl komplexně včetně času. Nikdo nezpochybnil postup předsedajícího, takže jsem tak nechal hlasovat.

Jenom myslím, že pan předseda Vondráček má pravdu. Má se hlasovat o zařazení bodu a pak teprve o případném čase, na kdy má být zařazen. Tentokrát jsme hlasovali obojí najednou, ale byla to chyba. Jenom si to řekněme a příště to nedělejme. To je všechno.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tedy budeme rozhodovat nejdříve o zařazení tohoto bodu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat tou situací pod jiným bodem v pátek. Nyní pan poslanec Marian Jurečka Vyjádření nesouhlasu s postojem ruské Dumy. S přednostním právem předseda klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jeho velká prosba a moje velká prosba je taková, že my nemáme nic proti tomu zařadit tento bod na program Sněmovny, na program pléna, ale máme za to, že ta středa jako termín je nešťastná, a zda by se nešlo domluvit na nějaké jiném termínu, i třeba obecném. To znamená, že by to nebylo ve středu, ale prostě někdy jindy po jednání toho výboru. Ano, děkuji. Já mám prosbu na pana předsedu a případně na vedení Poslanecké sněmovny. Za prvé jsme v týdnu, kdy zasedá Poslanecká sněmovna. Na to jsou jiné týdny. To za prvé. Za druhé k tomu bodu. Podle mě tento bod nemusíme předjednávat ve výboru, není to složité, není to politicky vyhrocené, ten názor je úplně jasný.

Děkuji. Já mám zdvořilou prosbu ke kolegům ze sociální demokracie.

Ale mám velkou prosbu. Nepřenášejme tyto poznatky do parlamentních procesů v České republice. Pan předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo. My nechceme nic jiného, než aby Sněmovna podpořila stanovisko ministra zahraničí, ministra za stále ještě sociální demokracii. Čili opravdu není potřeba, aby se k tomu scházel zahraniční výbor, a my trváme na tom, co kolega Jurečka navrhoval, zařadit to na jednání Sněmovny a přihlásit se k postoji našeho ministra zahraničí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení na čas, který navrhuje pan kolega Jurečka, žádný protinávrh nepadl, a to je 5. 6. jako první bod odpoledního jednání, to znamená zítra odpoledne.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.